Další pozměňovací návrh, kterému bych se rád věnoval, je pozměňovací návrh označený jako C, který předložili společně kolegové poslanci Michálek a Heller.